Reklama dneska v této oblasti nemá žádný význam.

A tady je nevidím.

Jenom velmi rychle. Ano, máme spoustu jiných důležitých a vážných problémů a já o jednom budu mluvit odpoledne. Vadí pacientům a vadí příbuzným.

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, za Piráty bychom rádi stručně zdůvodnili náš postoj k tomuhle návrhu zákona.

Rozumíme oběma argumentům, jak tomu, že v pozicích vedení nemocnic nedostáváte stížnosti, tak tomu, že příbuzným a zejména starším pacientům to vadí.

O co asi jde, a to je potřeba zdůraznit nejvíc, jde o velikost těch reklamních ploch. Jako u reklamy obecně jde o míru. Je řada obcí, které mají regulovánu třeba reklamu v centru města, aby nebyla větší než jeden metr čtvereční.

Je nám jasné, že s regulacemi se musí opatrně.

Ta vzdálenost je příliš velká, šlo by o to, do jaké lhůty by se ty poutače měly přesouvat, když jsou dneska nějaké nasmlouvané vztahy atd. Ale závěrem ještě jednu věc zdůrazňuji. Do nemocnice nechodíme proto, že bychom si to vybrali. A proto je to věc, na níž přece jenom musí být nějaká obecná shoda, jak to bezprostřední, skutečně naprosto bezprostřední okolí a samotné prostředí nemocnic vypadá, jaký je tam ten veřejný prostor, kterému se v případě onemocnění a hospitalizace nemůžeme vyhnout. Děkuji. Paní poslankyně Matušovská. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se i já za Komunistickou stranu Čech a Moravy vyjádřila k tomuto tisku. Na rozdíl od předřečníků, kteří jsou proti tomuto návrhu zákona, si myslím, že každý z nás, který je nemocný nebo má nemocného někoho blízkého, má vždycky strach a potřebuje slova útěchy a povzbuzení, potřebuje pomocnou ruku.

Jde tedy pouze o obchod za každou cenu bez ohledu, jestli se to hodí, nebo ne? Nakonec jsme to my, Poslanecká sněmovna, která by se tímto zákonem měla zabývat. Myslím si, že těch 500 metrů od vchodu do výše uvedených zařízení je to nejmenší, co můžeme pro tyto lidi udělat. Nemocniční prostředí přece nemá působit depresivně.

Ale reklama na pohřební služby, si myslím, že opravdu není důstojná.

Mám tady nyní tři faktické poznámky. Prosím pana poslance Bělobrádka, potom pan poslanec Svoboda.

Já, vaším prostřednictvím, chci zareagovat na pana poslance Klause. On má asi nějakou obsesi mnou, protože mě zmiňuje velmi často. Šest let jsem studoval, tzn. o tom něco vím. Potom mám kvalifikaci v ochraně zvířat proti týrání, mám ze zákona možnost to posuzovat, také na to mám velký doktorát. Je pravda, že se dá říct, že na to odborník skutečně jsem.

Pan poslanec Svoboda fakticky. Děkuji. Já už jsem tady vyslechl všechny názory, které tady zazněly.

To, co je okolo toho, je neregulovatelné.

A proto já opakuji oficiálně, že navrhuji zamítnutí tohoto doplňku zákona již před prvním čtením. Děkuji.